Z pověření předsedy vlády uvede sněmovní tisk 264 ministr dopravy Vladimír Kremlík. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na dnešní jednání schůze se nyní předkládá Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června roku 2017.

Česká republika se rozhodla této úmluvy využít, a to tím způsobem, že jejím prostřednictvím bude do svých bilaterálních smluv o zamezení dvojímu zdanění implementovat všechny tzv. minimální standardy, které z projektu BEPS v kontextu těchto smluv vyplynuly. Dohodnuté minimální standardy se dotýkají především zavedení pravidla proti zneužívání těchto bilaterálních smluv, výslovného zmínění cíle a smyslu smluv a dále pak tyto standardy přináší změny do článků smluv o zamezení dvojímu zdanění, které se dotýkají oblasti řešení případů dohodou s cílem účinného a včasného řešení případně vzniklých sporů v oblasti aplikace a interpretace těchto významných mezinárodních daňových smluv. Z celkového počtu 88 platných smluv Česká republika nyní pokryje úmluvou 52 smluv, a to takových, kde lze v tuto chvíli předvídat dopady úmluvy do jejich textů. Smlouvy, u nichž jsou dopady nyní nepředvídatelné, a to například i z toho důvodu, že druhá smluvní strana nekomunikuje a problémy neřeší, úmluvu zatím nepodepsala, smlouvu s Českou republikou úmluvou nepokryla a podobně, Česká republika pod režim úmluvy nyní nezařadí. Pokud jde o v tuto chvíli nepokryté platné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, nic nevylučuje jejich možné zahrnutí pod režim úmluvy v budoucnu. Pro informaci lze uvést, že v prosinci minulého roku dal souhlas s ratifikací této úmluvy Senát Parlamentu České republiky. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě výše uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání této mezinárodní mnohostranné úmluvy a vyslovila souhlas s její ratifikací. Děkuji všem za pozornost.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017, s tím, že budou učiněny výhrady a jejich text bude uveden v příloze tohoto usnesení. Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny České republiky. Za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.